Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení poslanci, stanovisko moje a Ministerstva dopravy je, že splavnění Labe velmi podporujeme. Myslím si přesně tak, jak to říkal pan poslanec Petr Bendl, že je to záležitost, která je potřeba, že to pomůže zvýšení zaměstnanosti. A myslím si, že to je realisticky jedna z cest, která by mohla propojit Českou republiku s mořem.

Dneska debatujeme i na úrovni Evropské unie, protože tato vodní cesta je v systému koridorů TENT, aby nás podpořila, a debatovali jsme o tom, jestli to tam musí být, nebo nemusí být vyhlášeno. Ještě bych chtěl říct, že rovněž debatujeme o tom, že toto vodní dílo není jenom záležitost splavnění Labe, ale i udržení vody na našem území.

Debata byla velmi vášnivá.

Děkuji vám, pane ministře. Děkuji za vaši odpověď, pane ministře.

Lodní doprava je konkurencí železniční dopravy a moje zkušenost je taková, že si to zkrátka v zahraničí nepřejí, aby konkurenceschopnost České republiky a tohle by přispělo k lepší konkurenceschopnosti České republiky aby Česká republika v tomto byla i nadále hendikepovaná.

Krátká reakce. Děkuji za nabídku. Určitě ji rádi využijeme.

Máte slovo. Nepřítomnou ministryni práce a sociálních věcí, ale dneska mimořádně budu mluvit k prázdné židli a poprosím o písemnou odpověď. Věřím tomu, že naprostá většina občanů České republiky odsuzuje zneužívání sociálních dávek. Bohužel mnozí podnikavci a ne podnikatelé, to je velký rozdíl postavili svůj byznys na čerpání a zneužívání sociálních dávek, v tomto případě na doplatku na bydlení. Ta myšlenka byla a je poměrně jednoduchá.

Myslel jsem si, že Ministerstvo práce a sociálních věcí, případně Úřad práce vydá jednoduchou metodiku k tomu, jak s tou novou pravomocí mají naložit obce a jak s ní naloží úřady práce a ti, kteří rozhodují o poskytnutí té dávky.

To je úplně proti té myšlence a proti tomu, co jsme tady schválili. Podle mě je to velmi jednoduché. Proto se ptám, paní ministryně, proč MPSV a Úřad práce nezpracovaly jednoduchou metodiku, v které by se zeptaly například: